Je to nesmysl.

Moc děkuji za odpověď.

Děkuji.

Děkujeme.

Prvotně bych chtěl poděkovat paní ministryni, že přišla na interpelace.

A tohleto vše mění tvář českého zemědělství a venkova ve vztahu k používaným postupům.

Děkuji vám za odpověď. Děkuji, pane poslanče. Prosím paní ministryni. Děkuji za slovo.

Pro doplnění je potřeba říci, že tyto výzkumné organizace mají jak institucionální, tak účelovou podporu.

A jenom ty programy, které tady teď lehce zmíním, a to je aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství a potom program Země pod Ministerstvem zemědělství, ale samozřejmě jsou to i peníze, které jdou z rozpočtu Ministerstva životního prostředí Prostředí pro život, tak jenom tyhle národní zdroje v těch programech na období, kde jsou schválená, dělají asi 16 miliard korun.